Takže existuje několik hledisek, jak se dívat na vývoj těchto výdajů.

V poměrovém vyjádření také závisí na celkovém deficitu.

A škrtat v pojistných dávkách je extrémně nekorektní. Ale ne teď.

Protože pokud si platíte pojištění pro případ nějaké události stáří, nemoc, invalidita přece nemůžete jednostranně porušit podmínky smlouvy v uvozovkách jenom proto, že zrovna šetříte, a vzkázat, zkuste to zítra, zkuste to příště. To přece ne. A to tato vláda tedy v žádném případě dělat nechce!

A to se pořád motáme v kruhu.

To bude to jediné, co oni budou mít. To jediné.

Ale samozřejmě je to fikce. To může být úplně jinak.

Takže je tam něco, co je fiktivní.

Německo je také před parlamentními volbami. Takže prosím, tam není, v tom materiálu nejsou žádná konkrétní opatření. Německo si naplánovalo trajektorii konsolidace s tím, že konkrétní opatření se budou diskutovat.

Ale v roce 2010 se také fiskální výhled nedělal.

Není to pravda. Takže dala vám nesprávné informace.

To prostě nejde. Anebo řekněte konkrétně kde. Buďte už prosím jednou konkrétní. Řekněte to prosím. Protože zatím to tady nezaznělo.

Neměli.